Ale skutečnost, že jste udělali dva plus dva a jeden má dva hlasy, mně připadá naprosto pochybená.

Pokud řekne, že služební hodnocení, které dělá představený, je nevyhovující, tak ta osoba jde, s příslušným ministrem pouze konzultuje, ale automaticky ji odvolává a nikoho se na nic neptá a vypisuje nové výběrové řízení. Budeme mít ministry, kteří nebudou rozhodovat vůbec o ničem, nikdo se jich nebude na nic ptát.

Přitom celá tahle struktura generálního ředitele a dalších bude nesmírně silná, protože služební hodnocení řekne: jednou špatně, druhý den odcházíš. Zvláštní vtip je tam, že generální ředitel služebnímu hodnocení nepodléhá.

Myslím si, že to je opravdu, opravdu zábavné. Vidím, že většinu vládní koalici to stejně příliš nebaví a neposlouchá, takže děkuji těm, kteří mě vyslechli, a na závěr pro výhrady, které říkám, protože si myslím, že je opravdu v zájmu všech, nikoliv opozice, ale všech, aby ministerstva a celý vládní aparát mohly fungovat, je třeba se k tomu zákonu ještě vrátit a některé tyto nedomyšlenosti a některé tyto neuvěřitelné síly, které si tam podle mého názoru pan ministr bez práce napsal jenom sám pro sebe a své kolegy, je třeba opravit. Takže navrhuji, abychom po obecné rozpravě vrátili návrh zákona k novému projednání do ústavněprávního výboru a aby bylo zahájeno skutečné jednání vládní koalice a předkladatelů s opozicí o tom, jak to zlepšit tak, aby to opravdu státní službu stabilizovalo. Já nechci, aby se vyměňovalo po volbách 300 nebo 500 lidí.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu kolegovi Bendovi a ptám se, jestli opravdu myslel to, že to bude už po obecné rozpravě, vrácení výborům. Přestože jeho vyjádření bylo klidné a věcné, přesto vyvolal dvě faktické poznámky jednu od kolegy Klána a druhou od pana předsedy klubu ODS.

My podle toho zákona vyjímáme pouze předsedkyni statistického úřadu, aby se to tam nevztahovalo. Ostatní zaměstnanci Českého statistického úřadu pod ten zákon budou spadat. Nikoliv abych tady obhajoval ten zákon, ale z jakého důvodu budou spadat pod tento služební zákon.

Teď se vás tedy zeptám: Co tedy produkují tyto instituce? Privátní službu? Hájí soukromý či lobbistický zájem? A ty, jak vyplývá z jejich působnosti, produkují službu, která je službou přeci pro stát. Pokud by tam neměl ČSÚ spadat, a ani Státní úřad pro jadernou bezpečnost, tak bych to chápal tím způsobem, že by při novelizaci kompetenčního zákona požadovaly vyřazení z kompetenčního zákona tak, že by to nebyly už ústřední orgány státní správy. V tom případě pak nevím, komu by sloužily než jenom státu. Nyní pan kolega Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tak možná by ty desítky pracovníků už mohly zpracovat odpovědi na mé otázky.

Tak dotaz: Úřad pro civilní letectví.

Fakt si myslíme, že jim dáme takové platy, aby si mohli sami kupovat hodiny leteckého provozu?

Takže tolik tedy jednací řád. Prosím, pane kolega Štětina ve svém řádném vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Proto připomínám některé údaje z důvodové zprávy k zákonu o státní službě vlády Petra Nečase a chci věřit tomu, že největší kritici tohoto současného návrhu zákona si tuto skutečnost uvědomí. Právní předpis upravující práva a povinnosti úředníků vykonávajících státní správu byl schválen již v roce 2002. To všichni víme. Konkrétně šlo o zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, služební zákon, který měl upravit podmínky zaměstnaneckého vztahu státních úředníků ve státních úřadech. Všechno známá fakta, několikrát to tady padlo.

Tento zákon si totiž politické garnitury nepřály, protože nemohly dopustit rozpad řízeného korupčního systému, a důsledkem tedy bylo opakované odkládání účinnosti tohoto zákona.

Vláda proto uložila ministru vnitra zpracovat a předložit věcný záměr navrhované právní úpravy.